Koneckonců i některé finanční instituce byly k nabízení tohoto produktu velice zdrženlivé. Pro udržení licence a vůbec pro rentabilnost penzijního fondu měla každá pojišťovna povinnost získat minimálně 50 tisíc klientů a některé správně odhadly, že to asi nebude reálné, proto se také do poskytování tohoto produktu nezapojily. Za zmínku stojí i nulová garance státu za prostředky vložené do soukromých fondů a problematická likvidita naspořených peněz, a to třeba i pro dědice. Opozice, konkrétně Občanská demokratická strana a TOP 09, kritizuje, že rušíme něco, co podle nich fungovalo ono to tedy nefungovalo, nemohlo ani fungovat a že tento pilíř také ničím nenahrazujeme. Já bych ani jinou reakci samozřejmě od nich nečekal, bylo to přece jejich dítě a logicky brání své dítě, brání zachování tohoto nefunkčního zbytečného druhého pilíře. Poukazují také na to, že průběžný pilíř garantovaný státem se díky demografickému vývoji dostává do deficitu. Je třeba reformovat důchodový systém, je to nezbytné. Chtěl bych zdůraznit, že směřování musí být ale dlouhodobé a ekonomicky samozřejmě udržitelné a smysluplné jak pro stát, tak samozřejmě pro budoucí důchodce.

Nebyl výhodný pro většinu občanů, nebyl výhodný ani pro stát, protože odčerpával prostředky z tradičního průběžného pilíře, nevznikl tedy ani na základě celospolečenské dohody, jak jsem před chvílí řekl.

Pět milionů klientů důvěřuje tomuto pilíři. Tento pilíř je podporován státem, je o něj jistě zájem a je určitě výhodné v něm také ukládat své prostředky.

Takže dámy a pánové, druhý důchodový pilíř byl vlastně mrtvý dříve, než se narodil, a není tedy jiné cesty, než aby byl zákonem zrušen.

První je paní poslankyně Adamová, potom paní poslankyně Langšádlová a potom pan předseda Stanjura. Po faktických jsou zde dvě přednostní práva pana předsedy Kalouska a pana předsedy Fialy.

Nechci tuto debatu dále extendovat, protože už jsme ji tady zažili mnohokrát a všichni si to jistě pamatujete.

Vy vůbec neberete naše připomínky v potaz, ale faktem je, že vy rušíte alternativu, se kterou jsme přišli, a opravdu nepřicházíte vůbec s ničím, co by učinilo náš důchodový systém dlouhodobě udržitelným. Nevím, jestli si uvědomujete, jak závažné rozhodnutí se chystáte učinit! Znamená to, že budoucí generace nebudou mít zajištěný důstojný důchod? Znamená to, že nejste schopni přijít s alternativou? Tato situace je opravdu mimořádně vážná. Jsou věci, na které můžeme mít rozdílné názory, ale podívejte se opravdu do čísel. Zde se prodlužuje délka dožití, a to je bezvadné, zde se však bude výrazně snižovat počet lidí, kteří budou přispívat do systému. Já si myslím, že máme právo znát odpovědi na naše otázky.

Neodkládejte toto řešení, protože budoucí generace vám to nezapomenou!

To jsou zatím všechny přihlášky, které zde mám. Prosím, pane předsedo, máte slovo.

Kdyby nám pan předseda řekl, kolik prostředků dal stát za dobu existence třetího pilíře do tohoto pilíře a kolik z nich přibližně opravdu použili občané v penzi.

Když tak hájíme ten pilíř, tak nějaká fakta. Kolik tam dal stát? Kolik si tam přispěli občané za dobu existence? A kolik z těch peněz se vybralo předtím, než klienti do penze skutečně odešli? A budeme se divit. Ta částka, kterou tam dal stát, je bezesporu vyšší než 100 mld. korun. Bezesporu vyšší. Je to spoření se státním příspěvkem, proto je to výhodné.